Legislativa souhlasí s návrhem paní zpravodajky, takže tím považuji věc za vypořádanou. To je ten bod, který se týká finančního rozdělení prostředků. Jenom pro vysvětlení. Nezlobte se na mě, to nejsou totožné návrhy! Pane poslanče Bendle, podáváte proti tomu námitku?

Legislativa má za to, že pokud se odhlasuje jeden, tak ten druhý je nehlasovatelný.

Omlouvám se, ale pokud vím, tak o tom se mělo debatovat v proceduře.

Pokud pan poslanec nepodává námitku, považuji tuto věc za vyřízenou, a bylo tedy hlasováno o všech pozměňovacích návrzích a my přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku. Přednesu návrh usnesení. Nepřednesu.

Teď jsem vůbec nerozuměl. Ještě o čem máme hlasovat?

Paní zpravodajka to prosím ještě odůvodní. Takže toto považujte za omyl, posledních několik vět. Paní poslankyně Černochová se hlásila. Prosím, paní poslankyně. Pane místopředsedo, já vyjadřuji velké nespokojení s tím, jak je vedeno procesně hlasování o tomto návrhu zákona.

Buďto si vyhlaste vy přestávku na deset minut, dejte si to dohromady s paní zpravodajkou a s panem ministrem, anebo jenom avizuji, že budu požadovat přestávku na jednání poslaneckého klubu. Nechci blokovat Sněmovnu, nechci komplikovat život nám všem, ale není možné, abychom tady jednali touto formou o takto zásadním návrhu zákona. Já se omlouvám, paní poslankyně, ale procedura byla odhlasována. S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu Kováčik. Pane předsedající, paní a pánové, právě proto, že je to norma závažná, právě proto, že je to norma, která může ledacos změnit k lepšímu, ale i podstatně k horšímu, této normě věnujeme velmi vysokou pozornost jak na výborech, tak zde ve Sněmovně.

Maximálně jestli bylo, nebo nebylo odhlasováno. Ale mně to zavání spíše něčím jiným. Já se ohrazuji proti tomu, že to tady paní zpravodajka procedurálně nebo pan řídící procedurálně vede nějak špatně. Tu pozornost tomu věnujeme, a jestliže bylo jasně řečeno v proceduře, co a jak bude v případě, že se něco odhlasuje, nebo ne, a nikdo při projednávání procedury při projednávání procedury! se proti tomu nepostavil a nediskutovalo se, tak teď je pozdě, jak se říká, bycha honiti. Děkuji panu předsedovi Kováčikovi, se kterým souhlasím, a dám hlasovat o návrhu zákona jako celku.